Prelazimo na Prijedlog Državnog proračuna RH za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. g., imamo dvije ruke u zraku, prvi je kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Evo vidimo danas su ovdje sve kolege iz vladajuće većine [[Upadica predsjednik: Tražite stanku?]] Tražim stanku u ime kluba. Jučer ovdje nikoga nije bilo. Znači niti jednog zastupnika iz vladajuće većine nije bilo kada smo mi branili 120 amandmana koje smo uputili na državni proračun i kada smo trebali naše kolege uvjeriti da su ti amandmani dobri, da bi bilo dobro razmisliti da se neki od njih prihvate. Znači nikoga nije bilo, danas ćete ovdje glasovati, ni ne znate o čemu ćete glasovati, sve amandmane opozicije ćete odbaciti, za proračun ćete naravno, glasovati i cjelokupna ova situacija je besmislena, meni je drago što su jučer zastupnici MOST-a uz još neke oporbene zastupnike obranili dignitet HS-a dok se raspravljalo o najvažnijem dokumentu, državnom proračunu i amandmanima na državni proračun i mi se trebamo konzultirati u klubu ima li uopće smisla sudjelovati u ovoj farsi koju je režirala ova trgovačka većina, znači Plenković, Vrdoljak, Pupovac, značu Saucha, Bandić i ostali, jednostavno cjelokupna ova situacija nema nikakvog smisla.

Niti jedan amandman i konkretna rješenja koja idu u korist naših građana od zdravstva, prometne povezanosti, znači dječjeg doplatka i svega onoga što smo tražili, sve ste odbili. Jednostavno ništa niste željeli prihvatiti i pokazali ste time da vas uopće nije briga za hrvatske građane, želite samo očuvati tzv. stabilnost, a zapravo savršenu lopovsku ravnotežu. Bit će odobrena stanka. Drugi se javio kolega Panenić, izvolite. U ime Kluba Nezavisne liste mladih tražim stanku od 10 minuta prvenstveno radi samoga načina na koji se prihvaća rebalans sa strane vladajuće većine, ako vidimo da su to ostaci ostataka proračuna koji ste vi predložili. Na kraju, sada bismo trebali ponovo ovdje glasati o proračunu koji liči kao onaj koji je prvotno bio, opet ćemo nagodinu, ali vas vjerojatno neće biti. Morate glasati kako rebalansom to popraviti što je nastalo. Rezano je sve stavke. Po svim stavkama je, od poljoprivrede, od gospodarstva, u prometu je, zdravstvo nije riješeno, nema jednostavno niti jedne osnove da možemo kvalitetno nastaviti sa raspravom, a kamoli sa raspravom o proračunu kao najvažnijem dokumentu koji bi trebao ulijevati nadu našima, prvenstveno mladima da se ne odseljavaju. Kako mi možemo poslati poruku da li će život biti bolju ovdje. Da li smatrate da ikome sa ovakvim proračunom reći, dođite, vratite se u Hrvatsku, ovdje možete očekivati bolji život.

Poštovani predsjedniče Sabora, tražim stanku kako bi još jednom upozorili da ovaj proračun nije razvojan i da je zapravo potvrda da ova Vlada nema nikakav odgovor na nadolazeću veliku recesiju u Hrvatskoj. A situacija je u Hrvatskoj sve lošija, iskoristivost eu fondova je mizerna, industrijska proizvodnja i izvoz su u strmoglavom padu. Investicije u Hrvatskoj nikada nisu bile manje jedino što raste je kreditno zaduženje naših građana koji se zadužuju da bi mogli preživjeti. Ali te iste građane udarate kroz novi porez, kroz novi harač koji nazivate porezna reforma kao da nije dovoljno što se Hrvatska sustavno pljačka i što je zbog sumnje u korupciju ovo ljeto moralo otići pola vaše Vlade. Porezna reforma vam se svela na to da ste digli plaće najbogatijima u Hrvatskoj, da ste pogodovali uvoznim lobijima jer hrana nije pojeftinila a smanjili ste PDV na hranu, da ste nagazili turistički sektor sa najvećim PDV-om u Europi od 25% i da ste toliko nesposobni i nevjerodostojni da ne možete spustiti PDV za 1%-tni poen. Građani vam ne vjeruju zato jer ih ne poštujete i zato jer im se rugate. Rugate se i sindikatima a rugate se i učiteljima. Kažete da nema novaca za povećanje plaća učiteljima ali bilo je za povećanje plaća predsjedniku Hrvatskoga sabora i predsjedniku hrvatske Vlade za 4 tisuća kuna mjesečno. U isto vrijeme podcjenjivački predsjednik Vlade se odnosi prema učiteljima jer nije imao vremena da se sa njima nađe ali je imao vremena na koljenima otpuzati do gradonačelnika Bandića koji zahvaljujući kupljenim zastupnicima u Saboru drži ovu parlamentarnu većinu jer se Plenković panično boji prijevremenih izbora. I moram vam na kraju čestitati na jedinoj istinskoj reformi koju ste napravili a to je reforma blagdana i praznika od nje će sasvim sigurno građani u ovoj zemlji živjeti bolje. Moja plaća je ista kakva je bila a budući da mi jedno dijete više nije na plaći i manja je nego što je bila prije reforme. Dakle, molim vas, molim vas da ne iznosite neistine. Blago samo rečeno jer ovo je vrlo neugodno, neprimjereno i neistinito. Izvolite. Vaša plaća je dignuta za 4000 kuna u zadnjem krugu porezne reforme prije ovog danas.

Ja ću pokazati sad svoju plaću javno kakva je bila i kakva je sada a isto ću tražiti i od vas. Pa ako je vaša plaća veća, koji je veći od onoga što je bilo prije. i vas sve iz SDP-a pa ćemo vidjeti tko ima veće plaće. I nemojte obmanjivati javnost. Kolega Glasnović izvolite. Ja bih kratko tražio stanku da mi smanjimo PTSP u hrvatskom narodu jer tu se svađa lijevo, desno krilo partije a svi ste bili na vlasti.

Dijaspora, Hrvati u BiH, gdje su kritična pitanja, imamo vojsku od koga kupuje Hrvatska vojska streljivo. Kolega Reiner, izvolite u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Ja također tražim stanku poštovani g. predsjedniče Hrvatskog sabor ali moram reći da toliko demagogije i populizma koliko smo sad maloprije čuli već dosta dugo nismo čuli. Čuli smo svakakvih stvari ali zbog javnosti treba vrlo jasno reći nešto. Prvo, sadašnja oporba kada je bila na vlasti je odbijala apsolutno sve, apsolutno sve amandmane koje je podnosila tadašnja oporba u kojoj je bio HDZ. Dakle sad se oni populistički, demagoški zgražaju nad time da se njihovi amandmani odbijaju a oni su to činili i vrlo dobro znaju da su to činili, vrlo dobro znaju da su to činili i to su mirno i hladno radili a sad najedanput ih to čudi, smeta itd. Što se tiče jučerašnjeg popodneva i večeri, ponovo obmane i jučer i danas. Naime, kolega Grmoja koji je to spominjao, vrlo dobro zna i ja sam to jučer rekao ali naravno nitko valjda nije gledao tada televiziju itd., ja sam jasno rekao i tada a jasno ću reći radi javnosti i danas potpuno je svejedno da li je saborska većina sva bila ovdje ili nitko nije bio ovdje jer sukladno Poslovniku Sabora nitko ne može ništa govoriti iz saborske većine, nego je to izmjena argumenata između onih koji su predložili amandmane i predstavnika Vlade.

Poštovani kolega Reiner vi ste iznijeli niz neistina. Naime, mi nismo jučer ovdje, povrijedili ste članak 238. Mi nismo samo uvjeravali predstavnike Vlade jer Vlade nema bez vas iz vladajuće većine, mi smo uvjeravali vas a vas nije bilo. I znate što ćete napraviti?

Kolega Grmoja, ajde ovo je jedna besmislena polemika. Dakle jučer je bilo jako malo zastupnika i iz oporbe, ja ne znam zašto ste se… ... [[Upadica se ne čuje.]] iz oporbe kolega Grmoja, pa gledali smo svi, pa nismo … ... [[Upadica se ne čuje.]] Pa dobro, pa šta prozivate jedne, prozovite sve koji nisu bili. ... [[Upadica se ne čuje.]] Evo i kolegu Bernardića prozovite onda. Ajde molim vas, dajte ljudi, ajmo se normalno raspravljajmo. Jučer su bili amandmani, onaj tko predstavlja svoj amandman obraća se Vladi da li će ga neko slušati ili ne, njegova je stvar jer nema ni na koji način mogućnosti sudjelovati u toj raspravi. Dakle to je smisao bilo je demokratski, sve je bilo u redu. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Reiner je povrijedio članak 238. jer govori neistine. Neistina je da saborski zastupnici ne moraju biti ovdje jel će oni u konačnici odlučiti o amandmanu, a amandman je Vlada odbila. Prema tome, to je neistina i danas ovdje većina saborskih zastupnika apsolutno ne zna o čemu će glasati, osim što ste im vi kolega Reiner dali popis kako će se glasat jel je Vlada tako skrojena.

Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. kolega Jandrokoviću ovo je paradoks i po prvi put čujem predsjednika jednog Parlamenta europske države koji objašnjava da Parlament ne funkcionira zbog opozicije. Pa valjda je većina zadužena da ovdje bude, da Parlament funkcionira, da sluša prijedloge i da na kraju odlučuje da li će ih prihvatiti ili neće prihvatiti. Sramota je dame i gospodo, prvo za najveću stranku o ovom Saboru koja ima najviše zastupnika HDZ za predsjednika kluba i vas kao predsjednika Sabora da niti jednog zastupnika ovdje nije bilo jučer u večernjim satima. Kolega Maras isteklo je vrijeme.

Izvolite. Poštovani predsjedniče. Ja očito vas moram podsjetiti da je Hrvatski sabor neovisna institucija. Pozivam se na članak 238. i na povredu Poslovnika, ujedno i gospodina Reinera i vas osobno. Zašto? Rekli ste da je nepotrebno da ovdje budu saborski zastupnici jer je Vlada odbila. Ne, Hrvatski sabor je neovisna institucija, Vlada može odbiti, ali ovdje ne glasuje Vlada, ovdje glasuju saborski zastupnici koji trebaju čuti i kojih ovdje nema. Isteklo je vrijeme. Dakle vodimo potpuno besmislenu sada polemiku. Saborski zastupnik ima svoj mandat, s njime radi što i kako hoće, da li je netko ovdje ili nije to je njegova odgovornost, to nije odgovornost niti mene kao predsjednika Sabora, niti bilo koga od vas. Dakle jako puno zastupnika jučer nije bilo i ružno je poimenično prozivati svakoga jer se onda naći će vas se jako puno koji jučer niste bili, mislim da je to potpuno nepotrebno i štetno.

Članak 238. kolege koji su prije mene digli povredu Poslovnika želim reći da ste vrlo bezobrazni, nekorektni i ne fer ili ne vidite pored zdravih očiju. Dakle mi smo jučer ovdje lijepo razgovarali neki od nas, a nekog ovdje nije bilo pa mu je to moralo napisat da bi znao o čemu bi se govorilo. Kolega Bernardiću lijepo je što ste nas počastili svojom nazočnošću, tako da bih vas molima kolege da ne govorite neistine o nečemu što doista ne stoji da prestanete raditi cirkus. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle zastupnici HDZ-a jako dobro znaju o čemu se raspravljalo kada je proračun u pitanju jer su aktivno sudjelovali i dali pun doprinos donošenju ovog sjajnog dokumenta, a kolegama iz MOST-a poručujem da članovi i zastupnici HDZ-a znaju čitati i pročitati svaki amandman i svako obrazloženje.

Ovo sve što se sada događa nisu povrede Poslovnika ovo su polemike, replike ili kako se to već zove. Ja sada pozivam da stanemo jer ne vodimo nikuda i bacamo jedno ružno svjetlo na Sabor. Evo još kolega Grmoja i onda ćemo završiti molim vas. Poštovani predsjedniče. Niste reagirali na kolegicu Glavak koja je rekla da smo mi bezobrazni jer smo iznijeli istinu.

To je njegova odluka i njegovo pravo. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Molim lijepo stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba GLAS-a da možemo još jedanput zauzet stav vezano uz uopće izjašnjavanje odnosno glasanje vezano uz amandmane i uz proračun. Proračun je najvažniji dokument ove Vlade i želimo to još jedanput razmotrit.

Nije dobro da se putem nekakvih whatsapp grupa dogovaramo i to vrlo rijetko činimo. Ova država nema mogućnosti ići naprijed sve dok ćemo se vrtiti u krug i dok ćemo govoriti jedni drugima ko je nešto rekao pred četiri godine, pred osam godina. Primijetila sam da u prošlo stoljeće ne idemo, ali apsolutno u ovih dvadesetak godina ovog stoljeća idemo jer vi ste bili takvi pa smo i mi takvi. Pa pokažimo da smo drugačiji, pokažimo da smo bolji, pokažimo da postoji iskorak, ali iskoraka nema. Dakle, u ovom Saboru apsolutno sve ovo vrijeme većina ignorira ono što govori oporba, imate na to pravo. Puno puno smo i sa ove govornice rekli, nemojte sad prihvatiti ali dajte pročitajte, dajte vidite pa kroz neke dokumente prihvatite jel' bi to bilo zapravo dobro za ovu zemlju i za ovu državu. Postoji ona uzrečica, „Selo govori a baba se češlja“, ja često puta imam osjećaj da baš živimo jer nama su već mjesec dana učitelji, nastavnici, oni koji su najodgovorniji za obrazovanje vani na ulici, mi ćemo donijeti proračun a vi ćete ih donirati da su oni na ulici i da oni nešto govore i da oni na nešto upozoravaju a pitanje je, na kraju ćemo se svi pitati i čuditi kad nam tisuću djece padne na maturi, hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina s obzirom da utvrdimo i onaj naš stav koji smo donijeli vezano za glasanje oko amandmana i oko proračuna ali i da ispravimo ovu neistinu što je bila rečena jer predstavnici Kluba zastupnika nacionalnih manjina su bili ovdje do kraja, i na raspravi o proračunu i rebalansu i jučer su bili do kraja rada Hrvatskog sabora ovdje u prostorijama i u zgradi Hrvatskog sabora, hvala lijepo. Evo u ime kluba HSS-a i Demokrata također tražim stanku da bi još jednom razmotrili i raspravili zašto nisu nijedan amandman naš prihvatili a imali smo niz amandmana na korist svih građana RH a dio tih građana, sugrađana iz grada Slavonskog Broda, roditelja djece sa teškoćama u razvoju, sa posebnim potrebama je upravo sad na Markovom trgu pa vas pozivam da u ovoj pauzi, u stanci koja će biti odobrena, iziđete svi i date podršku tim roditeljima da im objasnite zašto nije utrošena nijedna kuna za školu koja njima treba, treba njihovoj djeci. 14 milijuna 700 je bilo planirano u ovoj godini, utrošeno nula kuna. Objasnite im zašto za tu djecu već 10 g. nema izgradnje škole a obećana je. Planirana u proračunu. Odbili ste taj amandman, odbili ste reći ljudima zašto škola nije izgrađena. Odobren je samo amandman HDZ-a jučer za Sveučilište Sjever 10 milijuna kuna i ja to pozdravljam, treba ulagati u znanost ali zašto onda nije utrošena nijedna kuna od 5 milijuna planiranih za sveučilište u Slavonskom Brodu? Odbili ste i taj amandman da to povećavamo jer znate da nije 5 milijuna kuna dosta za funkcioniranje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Stalno odbijate amandmane a prihvaćate samo ono kad ih predložite HDZ. Pa molim HDZ-ovce da predlože amandman za školu Milan Amruš u Slavonskom Brodu da tim roditeljima kažete evo vaša djeca će imati jednake uvjete za školovanje kao i djeca u Čakovcu ili Rijeci.